Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl jsem jenom zmínit, že je velká škoda, že tady dneska není přítomen pan premiér Babiš, protože většího odborníka na střet zájmů v této Sněmovně nemáme. Nemám žádnou přihlášku do rozpravy, rozpravu končím. Pan ministr? Jenom velmi stručně.

Děkuji. Prosím, pane zpravodaji.

Ano, děkuji.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Budeme pokračovat, a to návrhem na přikázání výborům k projednání.

Není tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji vám. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru bezpečnostnímu jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl návrh přikázat jiným výborům Poslanecké sněmovny. Má někdo jiný návrh na další výbory? Dobře, vidím. Prosím, pane poslanče. Děkuji. Ještě bych navrhl výbor finanční. Pardon, omlouvám se, rozpočtový výbor.

Ano, děkuji. Už nikdo nenavrhuje? Dobře.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další hlasování bude přikázání výboru ústavněprávnímu. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Zbývá nám návrh, který padl v rozpravě zkrátit lhůtu k projednání ve výborech na 30 dnů.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Lhůta k projednání byla zkrácena na 30 dnů.